Takže my to řešíme, prosím vás, Takže neříkejte, že neplníme závazky. A zkuste to pochopit! Děkuji panu předsedovi vlády za jeho vystoupení a jsou tady další čtyři faktické poznámky a potom přednostní právo paní ministryně.

Děkuji, pane předsedající. Pane premiére, členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych v této diskusi vystoupil jako pravděpodobně jeden z velmi mála praktikujících zemědělců v této Sněmovně, drobných praktikujících zemědělců, a také jako člověk, který byl na vojně a ví něco o armádě. Sice málo, ale přece. Co se týče zastropování zemědělských dotací, tak je absolutní pověra, že toto zastropování něco zachrání. Většina farem, které fungují v České republice, jsou farmy většího rozsahu. A pokud chcete těmto farmám skutečně zaříznout živobytí, zastropujte dotace. Protože bez těch dotací, jak je nastaveno současné zemědělství v České republice a v Evropě, tak to prostě nepřežijí. A co budete jíst potom, kolegové, to bych fakt rád věděl, prostřednictvím pana předsedajícího.

A ty já považuji za prioritní. Proto samozřejmě otázky společné obrany Evropské unie vnímáme jako spolupráci armád národních států, nikoliv vytvoření nějaké superarmády, což je naprosto iluzorní projekt, který nemá šanci fungovat.

Pane premiére, já bych chtěl říct jenom dvě věci, které mi připadají důležité.

Ovšem pokud přistoupíme na tu logiku, že místo počítání poměrné části HDP vlastně počítáme absolutní částku, tak se dopracujeme k tomu, že Česká republika v životě, v životě nemůže splnit to, čím se zapojují větší země, ať už je to Německo, ať už jsou to Spojené státy nebo další. Druhá poměrně důležitá věc.

Prosím, zdůrazněte jim, že je to vaše politika, vaše vládní politika, a že to mají podporovat.

Ještě než vám dám slovo, požádám Sněmovnu o klid, aby bylo slyšet. Děkuji. To nevadí.

Taková jednoduchá otázka. Kdo pět let vede resort obrany? Není to náhodou hnutí ANO?

My přece víme mnohem lépe, jaké programy vypsat a které ne. Kdo se potkal s tou procedurou, byla to naše vláda, ale i vláda hnutí ANO, tak ví, jak je to nepružné a jak je to složité. A určitě budeme podporovat snahu omezovat měkké projekty na úkor tvrdých projektů. To bezesporu ano.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ale možná, kdyby tady vystoupil ministr obrany, tak by nám řekl, jak je česká armáda připravena a jak dlouho je schopna v případě napadení, nedej bože, bránit tuto republiku. Prostě nejde jenom o ty peníze, jedná se prostě o to, že máme skutečně prokazatelně velké rezervy v obraně naší vlasti. Takže mluvit o tom, máme nějaké závazky...

Já jsem minule ve Sněmovně hlasoval pro to, abychom zvýšili účelně náklady resp. peníze na vlastní obranu.

Děkuji, pane předsedající. Chtěl jsem jenom připomenout, že zrovna slavíme výročí, kdy jsme se taky spolehli na kolektivní ochranu a nakonec jsme v tom zůstali sami.

Takže toto poučení z dějin určitě nesmíme opomíjet.